Já vám děkuji za dodržení času i oslovení mým prostřednictvím. Další faktická poznámka, pan poslanec Pražák. Dobré odpoledne. Máme tady starosty, máme tady hejtmany, máme tady primátory. A byl vyhlášený nějaký dotační titul kotlíkové dotace.

Vážený pane předsedo, dámy a pánové.

A kéž by se všechny věci odehrávaly v duchu fair play na této půdě Poslanecké sněmovny, jakkoli si to nemyslím.

Z toho důvodu jsem považoval za vhodné, aby se tato materie předložila na půdě hospodářského výboru, který se k tomu také svobodně vyjádřil.

A nezlobte se na mě, já jsem se nijak nepředstavoval, ani jsem nehovořil o tom, že mám nějaké funkce, jak jsem v životě těch funkcí měl hodně. A určitě tam nezaznělo z mých úst, že jsem místopředseda hospodářského výboru. Jsem člen hospodářského výboru a místopředseda sociálního výboru.

Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové. Vy jste ten návrh upravila. Ale hrozně mě překvapilo to, s čím jste tady vystoupila.

Vy předkládáte fatální návrh, který je hazardem pro českou energetiku, a neznáte sama jako předkladatelka dopady tohoto návrhu.

A skutečně je tady fatální otázka: Pokud by ten váš pozměňovací návrh prošel, odkud Česká republika, český průmysl a české domácnosti budou brát energii?

Ten váš návrh mě skutečně překvapuje, ale ještě více mě překvapuje to vaše úvodní vystoupení. Děkuji. Já vám děkuji.

Prosím, vaše dvě minuty. Děkuji, pane předsedající, za slovo. Já bych nejdřív reagovala na svého předřečníka. Dobře.

Takže jenom tak. Ale tady jsem slyšela nějakou výtku o zelených. A hlavní priorita je zdraví obyvatel, které má přímou souvislost právě s kvalitou ovzduší. Takže to byl hlavní cíl, proč jsme do toho šli. Já vám také děkuji. Vaše faktická poznámka ještě vyvolala faktickou poznámku kolegy Munzara. Paní kolegyně prostřednictvím pana předsedajícího, já myslím, že priorita životního prostředí je zájmem nás všech, ale musíme si říct, za každou cenu. Ale pokud se bavíme o tom, že tady byl nějaký národní přechodní plán, aby provozovatel těch velkých zařízení přizpůsobil své technologie novým limitům ze směrnice o průmyslových emisích, a minulý rok bylo něco nového přijato v Bruselu přes odpor České republiky, a dokonce i přes odpor Německa, tak ubírat si tady možnost, abychom zůstali energeticky soběstační, to je skutečně útok na naši životní úroveň a na životní úroveň i našich dětí.

Děkuji. Tak v tuto chvíli poslední faktická poznámka.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych ráda tu diskusi zase vrátila zpátky fakt k tomu vzduchu, o který jde.

Co bych ráda na úvod řekla. Máme nějaká měření.

Od toho ty zákonné normy máme.